Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, nehlásí se nikdo do rozpravy. Končím tedy rozpravu. A jak jsem dobře pochopil, mohu přerušit tento bod pro tajnou volbu. Přerušuji tedy bod č. 66.